Česká republika tam nedodávala žádné jaderné technologie, ale když to zjednoduším, ventilaci, a tato ventilace nepodléhala žádným omezením platným zákonům. My jsme si udělali zákon, který byl v zásadě nadbytečný, který nám samotným zakázal dodávat ventilaci. Pokud tento zákon zrušíme, tak nadále platí všechny mezinárodní smlouvy, které regulují dodávky jaderných zařízení, dodávky zboží dvojího užití, kterými se řídí všechny ostatní země.

Děkuji panu poslanci. Hezké dobré dopoledne.

Vážené dámy a pánové, já jsem tady poslouchal dosavadní předřečníky a vaším prostřednictvím, pana předsedajícího, pan předseda Stanjura mně to přijde, že tady fungujete jako zástupce anglických, italských, německých, španělských a amerických firem, které už na tom trhu v Íránu jsou, a bráníte našim firmám, aby se na tom také podílely. Děkuji. Pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura. Obě faktické poznámky. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Vznikalo to prostě z jednoduchého důvodu.

A prostě ten problém dnes je úplně stejný. Prostě pokládáme si jednoduchou otázku.

Chceme, nebo nechceme? My, kteří nechceme, tak prostě tenhle návrh podpořit nemůžeme. Ale za toho někoho jiného já mluvit nemůžu. Já můžu mluvit jenom za příslušný segment občanů České republiky, kteří se na tom podílet nechtějí. Děkuji. Faktické poznámky, nejprve pan předseda Stanjura, poté pan místopředseda Bartošek, poté pan poslanec Šarapatka, poté pan poslanec Gabal. Pan poslanec Šarapatka se hluboce mýlí. Přestože mě uráží, o jeho omluvu nestojím. Já tu nehájím zájmy cizích firem. Vy jste možná nějakou firmou angažován, to já nevím, ať vám vrátím nefér úder. Já tady ale hájím zájmy svobodného demokratického světa, kam patří Česká republika i Stát Izrael.

A hlasujte si, jak chcete. Ale my, kteří věříme v principy svobody a demokracie, ten rozdíl jasně vidíme. Proto jsme hlasovali minule proti, dneska budeme proti, pokud by to náhodou prošlo do Senátu, tak naši senátoři budou proti, kdyby to někoho napadlo v příštím volebním období, ať už to bude za ODS kdokoliv, tak budeme také proti. Děkuji Pan místopředseda Bartošek.

Já tomu rozumím. Ale tohle není otázka pouze byznysu, to je otázka také dlouhodobého přátelství a zahraniční strategie.